70.

Pane senátore, prosím, máte slovo.

Krátce z legislativního průběhu.

Text návrhu senátního zákona máte před sebou. Má pět částí a já jen stručně z důvodové zprávy. Za prvé zhodnocení platného právního stavu.

Před přijetím novely poskytovala cestovní zdravotní pojištění cizincům řada pojišťoven, jejichž podnikání bylo novelou ukončeno, čímž bylo zásadním způsobem omezeno jejich právo svobodně podnikat.

Návrhem se vytváří registr zdravotního pojištění cizinců, který povede Česká kancelář pojistitelů, a co je důležité pro regulaci pohybu cizinců a vymáhání tohoto zdravotního cestovního pojištění, bezplatně k tomuto registru bude mít přístup jak Ministerstvo vnitra, Policie České republiky a pak, a to je důležité, poskytovatelé zdravotní péče, protože budou mít jistotu, že ti lidé jsou pojištěni a jakým způsobem. Přitom tento návrh zákona dále zakotvuje povinnost zdravotnických zařízení poskytnout neodkladnou péči, u péče plánované ji mohou poskytnout jen do výše pojištění, nebo ji případně i odmítnout. To jsou asi nejdůležitější věci z tohoto návrhu zákona.

Ohledně zhodnocení korupčních rizik je jasné, že ve vztahu k dané problematice se nepředpokládají, a zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu nemá žádný dopad na bezpečnost a obranu státu.